Ale ta druhá otázka, ta mířila právě na ty přijímače, a to je pravda, to bude velmi těžké téma, protože dneska obyčejný přijímač, obyčejné rádio na digitální vysílání, obdoba tzv. tranzistoráku, stojí kolem pěti šesti tisíc, což je strašné, a nedovedu si představit, jak by si to lidé měli pořídit. Tohle víme. Já na to dnes neumím odpovědět.

Ale opakuji, to není předmět této debaty a určitě pozvu na ten seminář. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi za faktickou poznámku. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom načtu již avizované prohlášení, či doprovodné usnesení Sněmovny, o kterém bych rád, kdyby Sněmovna hlasovala ve třetím čtení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministra kultury České republiky a volební výbor, aby do připravované novely zákona o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů zapracovali ustanovení o programové specifikaci jednotlivých celoplošných okruhů Českého rozhlasu, případně i s vymezením programových prvků zpravodajství, publicistiky a kultury tak, aby byly jednoznačně definovány obsahové nástroje veřejnoprávní služby a základní obsahový rámec jejího naplňování. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Komárkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.